Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se stručností přednesu přispět k dnešní konstruktivní atmosféře a jejímu pokračování. Předkládaný návrh změn občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů, zejména zákona o zvláštních řízeních soudních, představuje povětšinou´, troufnu si říci, technické zásady do procesního práva tam, kde se současný stav ukázal jako nevyhovující, nemámli v některých případech říci jako neudržitelný. Jedná se, velmi stručně, o takovéto změny. Velmi drobná úprava podmínek dovolání, nebo tedy možností, okruhů otázek, ve kterých lze podat dovolání v civilních věcech k Nejvyššímu soudu, kdy se např. vypouští možnost podat dovolání jako mimořádný opravný prostředek u rozhodování o nákladech řízení, což je věc, která nesmyslně Nejvyšší soud zatěžuje, a on se pak nemůže soustředit na to, co dělat opravdu má, to znamená rozhodování ve složitých otázkách. Úprava některých nedostatků zákona o zvláštních řízeních soudních, implementace rozsudků Evropského soudu pro lidská práva tam, kde je to třeba.

A naposledy zrušení zvláštní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 pro trestné činy způsobené v dopravě. To je něco, co se nám neosvědčilo. Jak možná víte z novin, máme tam nějaké trestní stíhání pro korupci v téhle oblasti a ukázalo se při vyhodnocení, že prostě soustředěním všech dopravních deliktů na jeden soud vzniká příliš velký korupční tlak a může to mít i následky, které to mělo, takže to chceme zrušit. Tak to je v úvodu všechno, případně pak budu reagovat v diskusi a prosím o podporu.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já v podstatě nemám moc co doplnit, protože ty hlavní body řekl pan ministr. Musím potvrdit, že je to skutečně technická novela, která reaguje na některé nesoulady, které se v praxi objevují. Jako předseda podvýboru pro rozsudky Evropského soudu pro lidská práva velice vítám, že tato novela se zabývá i touto záležitostí, která se dosud příliš neřešila v našem právním řádu.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Současný občanský soudní řád totiž byl již více než 150krát novelizován a i pro samotné právníky se stává nepřehledným právním předpisem, natožpak pro laiky. Je to procesní nástroj, není nutné, aby mu veřejnost rozuměla, ale je nutné, aby fungoval tak, jak má rychle, spolehlivě, nestranně, spravedlivě. Tomu tak vždycky není, dokonce některá ustanovení jdou proti sobě a některá chybí. Tato novela nedostatky, takové ty opravdu křiklavé nedostatky v některých oblastech odstraňuje. A já si myslím, že není dobré se o nich nezmínit alespoň heslovitě, protože jako poslanci byste měli vědět, že schvalujete návrh novely, která významným způsobem může usnadnit a urychlit občanské civilní řízení, tedy občanský proces jako takový, a tím pádem civilní řízení ve věcech, které se většiny z nás týkají. Jde o oblast věcné příslušnosti, kde by napříště krajské soudy měly projednávat a rozhodovat ve věcech přeměny právnických osob, které nejsou obchodními korporacemi. To činí v současné době problémy. Zavedení poplatku jistoty v případě opakovaného podání návrhu na předběžné opatření. Vytvoření opravného prostředku proti předběžným opatřením, která pozbyla účinku nebo byla zrušena. Tak vidíte, že to jenom úplně technické změny nejsou, a to jsem ještě nepřešla k tomu, co si myslím, že se může dotknout řady lidí, kteří mají v současné době problémy s výkonem rozhodnutí vyklizením bytu. Chybí úprava, jak provést výkon rozhodnutí v případě, že náhradní bydlení bylo soudním rozhodnutím přiznáno, je zajištěno a povinný se odmítá vystěhovat. To právě návrh novely občanského soudního řádu řeší a myslím, že to řeší rozumným způsobem. Samozřejmě Nejvyšší soud a všichni, kteří využívají institutu dovolání, asi přivítají konkretizaci a zpřesnění i institutu dovolání, tak jak je navržen v předloženém tisku.

A pokud vy budete číst ten tisk, tak se obávám, že řadě z nich nebudete rozumět, protože jde o čistě procesní techniky, které nicméně v praxi, třeba v těch opatrovnických řízeních, vedou k tomu, že tato řízení trvají déle.

Zjednodušuje se postup soudu v případech, kdy není vůbec zaplacen soudní poplatek. Snižuje se bariéra pro navrhovatele, který žádá o přiznání osvobození od soudních poplatků nebo o ustanovení zástupce. Zamezuje se zneužívání dobrodiní zákona ve formě osvobození od soudních poplatků těm, kteří opravdu chtějí zneužívat, a mohou za stávající platné právní úpravy. Protože jsem slíbila i panu ministrovi, že omezím svůj projev na minimum právě s ohledem na to, že aniž bych vás podceňovala, tak tyto procesní předpisy jsou komplikované i pro samotné právníky, tak upozorním jenom na jeden problematický bod a velice bych nerada, abychom kvůli němu ohrozili přijetí všech těch, o kterých jsem právě hovořila, které jsou velmi užitečné, a to je zmiňovaná novela zákona o soudech a soudcích, kde se rozhodně připojuji k tomu velmi užitečnému a už dlouho myslím žádanému zrušení zvláštní věcné působnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 v trestních věcech proti pachatelům trestných činů páchaných v tom nejširším smyslu slova v oblasti dopravy. Na druhé straně si myslím, že zavedení toho automatického generátoru přidělování soudních spisů generelně u všech soudních agend je spojeno s jistými riziky, a proto jsme se dohodli na ústavněprávním výboru a na podvýboru pro justici a soudní samosprávu, že ještě svoláme k tomuto bodu diskusi, v rámci které by se mělo dobře prodebatovat pro i proti zavedení tohoto mechanismu a případně i zvážit kompromis, aby se nezavedl celoplošně, čili u všech specializací příslušných okresních soudů, ale nejdříve aby se vyzkoušel na jedné soudní agendě v insolvenčních věcech, která je taková nejpalčivější, nejvíce vidět, a samozřejmě kolem ní kolují různé pověsti o tom, že ne vždy se tam daří přidělovat ve smyslu toho principu nestranně, nezávisle, spravedlivě. A že tato agenda si opravdu zaslouží automatický generátor především.